Tady je potřeba zdůraznit jednu věc, která se také neustále v médiích zaměňuje, a potom to vytváří řetěz nedorozumění. Vojenský muniční sklad má úplně jiný režim než civilní muniční sklad.

Tam je ta podstata zabezpečení plot, čidla, kamery a tak dále a uvnitř objektu už jsou jednotlivé budovy bez nějakého dalšího oplocení.

Vojenský technický ústav má povinnost kontrolovat stav oplocení. Skutečně máme revizi. Nemohu posuzovat, jestli revize proběhla regulérně, nebo neregulérně.

Já to nechci bagatelizovat, ale různých zaručených informací je strašná spousta a jako vždycky, když vypukne malér, tak se samozřejmě ukazuje na toho, kdo stojí vedle, že ten to všechno spískal.

To je pro mě trošku zvláštní okolnost, ale budiž.

VTÚ, čili celý areál byl a je pojištěn na 50 mil. na ale v podstatě běžnou škodu, samozřejmě ne škodu tohoto rozsahu.

Tolik ke smlouvám. Odškodnění. Všechny oprávněné nároky budou samozřejmě realizovány, proto je tam také i ten styčný důstojník v hodnosti generála a samozřejmě jakési administrativní zázemí.

Znovuzprovoznění Květné. Teď to znovuzprovoznění, tak jak jsme ho připravili, jak ho realizujeme, se pohybuje do 20 mil. korun.

Zdá se mi daleko horší, pokud tam občas byla nějaká honitba.

Kdyby to bylo postaveno fušersky, tak by ten malér byl daleko větší.

Tak jsme se pak nějak dohodli, že to musí být trošku jinak. Co se týče budoucnosti, byla tady zmíněna ona Květná. Jsem přesvědčený a věřím, že se to podaří i na úrovni vlády. Myslím, že víc lidí je tomu nakloněno.

Prosím, abychom velmi pečlivě používali číslo 15 tisíc tun, není to úplně zřejmé, dokonce je podstatně pravděpodobnější, že to je zhruba polovina. Prosím, jak jsem už řekl na začátku, někdy před dvěma nebo třemi hodinami, nechme policii vyšetřovat. Co se týče převozu, na převoz munice jsou jasná pravidla a myslím, že musela být dodržována, protože firmy také mají zájem na tom, aby obchod dělaly, takže si nemyslím, že nerespektovaly, že to deset dnů předem musí hlásit krajskému policejnímu ředitelství, kde se vytyčí trasa a kde se definuje i čas, ve kterém to probíhá. Informace. Často se tady mluví o tom, jak jsou, jak nejsou. Nejhorší informace jsou čtvrtpravdy a polopravdy a neověřené informace. Ty plují mediálním prostorem jako balony, přitahují na sebe pozornost a málokdo, bohužel, málokdo ty informace ověřuje a může tím vyvolávat skutečně paniku, nebo dokonce i onu často zmiňovanou poplašnou zprávu třeba o pyrotechnicích.

No nebylo. Opravdu nebylo. Já nevím, jestli pan doktor je odborník jako pyrotechnik, já se za něj nevydávám.

Ještě jeden příklad si dovolím.

Samozřejmě že to okamžitě evokuje toto: aha, tak takhle vypadá sklad. Ale to nebyl prosím sklad.

Takhle se s informacemi bohužel pracuje.

Ale tohle považuji skoro za zásadní věc. Ještě poslední příklad.